Před několika týdny jsme byla dokonce na jednání monitorovacího výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kde jsem měla za koalici komentovat zprávu, která byla zpracována za Parlamentní shromáždění a která měla za cíl monitorovat situaci v různých oblastech v České republice.

Mě tohle velmi trápí, protože si myslím, že můžeme mít i v pozici ombudsmana názor kritický k chování ať už vládních stran, nebo koalice, ale přesto si myslím, že bychom tyto věci měli řešit na půdě české vlády nebo na půdě českého Parlamentu, a nikoli na půdě evropské.

Chtěla bych vás tedy tímto poprosit, abyste opravdu zvažovali, zda podpoříte rozšíření práv ombudsmana. Já sice chápu, že to, co jsem tady uvedla, úplně nesouvisí s návrhem zákona, nicméně jsem to chtěla doložit proto, že si myslím, že je velmi důležité, kdo tuto funkci vykonává. Pokud by to vykonával některý z předchůdců současné paní veřejné ochránkyně práv, tak si myslím, že by nás nikoho nenapadlo toto zpochybňovat, ale protože opravdu některé její kroky se vymykají normální slušnosti a normální logice věci, tak bych ráda na to zde, na úrovni Parlamentu, upozornila. Je na vás, zda podpoříte rozšíření práv pravomoci veřejného ochránce, nebo ne, ale myslím si, že i tyto informace při svém rozhodování byste měli vědět. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Dalším v pořadí je pan poslanec Okamura, který se z dnešního jednání omluvil, tudíž jeho přihláška propadá. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. A dříve než se ujme slova, načtu dvě omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem zde při posledním projednávání tohoto zákona představovala naše pozměňovací návrhy, které se týkají činnosti veřejného ochránce práv. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost kontrol veřejného ochránce práv i na uplatňování práva šaría.

My mezi tyto cíle doplňujeme i ochranu před uplatňováním práva šaría. Mě zde při posledním projednávání tohoto zákona opravdu nadzvedla slova pana ministra Dienstbiera, který se tomu návrhu vysmál. Podle něj totiž šaría nemá nic společného s mučením, krutým, nelidským či ponižujícím zacházením, ale nemohla jsem na to reagovat, protože přišel pan prezident, tak jsem si dovolila nyní.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní poslankyně Hnyková, já bohužel nemohu za to, že vy nejenom že neumíte číst právní text, ale neumíte ani poslouchat, co jsem tady říkal. Vážená paní místopředsedkyně, já nejsem poslanec, já jsem člen vlády, já mohu přímo podle jednacího řádu. Ne, nemůžete. Tak ano, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Jinými slovy, že tam doplňujete další skutečnost, kterou má ombudsman sledovat. Takže to jste tvrdila vy, že šaría taková není, ne já. Děkuji.

Děkuji za slovo.

To je ta podstata toho, co jsme navrhli nebo co paní kolegyně teď právě říkala. Takže to, co říkáte a čím argumentujete, to není pravda. To není pravda. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa.